Děkuji.

Registrační pokladny.

Určitě za vás vaše nepoctivé zaměstnance nebude řešit stát. A o těch hospodách, které skončily, to je velmi smutný příběh.

Ale jak to dopadlo? Jak to dopadlo?

Takže toto je celé. Ať si je skutečně řeší každý sám za sebe, a myslím si, že to bude nejlepší pro celou českou ekonomiku. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A ta druhá.

Děkuji a máme ještě jednu faktickou poznámku.

Děkuji za slovo. Já jsem to tady samozřejmě bedlivě poslouchala, tu debatu, kterou jsme měli, a musím tedy konstatovat, že vláda usiluje o zrušení elektronické evidence tržeb ke konci roku a vede ve Sněmovně bitvu s opozičním ANO o projednání změny. Jenže experti z profesních organizací, podnikatelé i odboráři považují plán vlády za cituji: nesmyslný návrat do devadesátek. Zároveň upozorňují, že některé podniky část příjmů opět přesunou do šedé ekonomiky. Podle mnohých by stát měl naopak evidující živnostníky odměnit. A já bych znova chtěla požádat, prostě my se neustále vracíme o několik let do minulosti, a už to tady padlo v rámci rozpravy, ta situace dnes je úplně jiná! A protože se tady vzájemně napadáme, protože místo abychom to řešili racionálně, tak to řešíme politicky, tak já jsem si dovolila připravit soubor všech citátů, které jsou běžně dostupné v mediálním prostoru, kde se vyjadřují pouze podnikatelé, pouze ti, kterých se to týká. Řada odborníků i samotných restauratérů nesouhlasí se zrušením EET. Cituji: Bylo by správné EET zachovat na dobrovolné bázi s tím, že by podnikatelé, kteří by systém využívali, měli nějaké výhody od státu. Stát by jim tak nepřímo vzkázal, že jim důvěřuje, říká představitel z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V současné době, kdy je systém pozastaven, dál dobrovolně eviduje své tržby přes 200 tisíc podnikatelů. S motivací odměn od státu by se jich k systému mnoho dalších vrátilo. Také další podnikatelé jsou přesvědčeni, že zrušení EET by bylo promarněnou příležitostí. Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Dovedl bych si představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. To už dnes funguje v různých zemích.

EET pokladna byla jejich první. A zjistilo se, o kolik stát obírali, ale také, o kolik je obírali číšníci, o kolik příležitostí pro svůj byznys přicházeli, říká jeden z podnikatelů.

A co na tyto argumenty podnikatelů, na požadavek dobrovolného zavedení elektronické evidence tržeb, říká pan ministr? A opět, cituji z mediálního prostoru, protože pan ministr, vaším prostřednictvím, se vyjádřil k Aktuálně.

Jak jsem řekla, já jenom cituji to, co je běžně dostupné v mediálním prostoru. Experti navíc zmiňují další velmi nepříjemný efekt případného konce systému, a to menší ochotu podnikatelů přijímat platební karty, a tedy návrat k hotovosti, která se nemusí vždy objevit mezi přiznanými příjmy. Týkalo by se to hlavně venkova a menších měst. V souvislosti s možným návratem řady podnikatelů k hotovosti by Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky uvítal, aby byla zákonem upravena povinnost vedle hotovosti přijímat i bez hotovostní platby. Další významný hlas pro podporu dobrovolné evidence zní z Hospodářské komory, která navrhuje používat dobrovolnou evidenci tržeb. Stát by mohl díky dobrovolné evidenci tržeb cíleně oceňovat transparentně fungující podnikatele namísto plošného demotivujícího projevování nedůvěry ke všem podnikatelům en bloc. V obecné rovině komora myšlenku EET podpořila, neboť v ní vidí, stejně jako ostatní kritici rušení evidence, opatření, jak omezit nekalou konkurenci, respektive narovnat podnikatelské prostředí.